Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych v této obecné rozpravě řekla několik slov, po kterých pak bude jasné, proč jsme podávali pozměňovací návrh. Tento zákon považuji za velmi důležitý a je velmi důležitý pro celou naši společnost.

Na základě těchto zkušeností, na základě zkušeností z terénu, kde se začalo ukazovat, že veřejnost vnímá hygienu jako něco přídatného, méněcenného, tak bohužel na velmi zodpovědných postech jsou lidé, kteří nemají dostatečné vzdělání, a bohužel potom se dostáváme do velmi nevhodných situací, které už naše zdravotnictví by řešit nemělo. Na základě těchto zkušeností si dovoluji s kolegy říci, že samozřejmě bychom byli velmi rádi, kdyby tam došlo ještě k určitému upřesnění.

A tam by bylo velmi vhodné, kdyby to byl člověk, který tomu rozumí.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já si dovolím tady v obecné rozpravě krátce zdůvodnit své tři pozměňovací návrhy, které považuji za spíše technického rázu. První návrh reaguje na změny v unijním právu, ke kterým došlo až v průběhu schvalování návrhu zákona vládou, a nebylo tak možné je ze strany předkladatele zpracovat.

Lhůta na přípravu akčního plánu v současné době činí jeden rok a vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49, evropské směrnice ze dne 25. června 2002, o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí. Citovaná směrnice byla novelizována nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1010 ze dne 5. června 2019, o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí, tak, že tato lhůta byla prodloužena na dva roky. Uvedené nařízení nabylo účinnosti dne 6. června 2019, je proto nezbytné promítnout tuto změnu do zákona o ochraně veřejného zdraví v co nejkratším možném termínu. Kromě toho navrhuji úpravu přechodného ustanovení a ustanovení o účinnosti, neboť v současné době již nejsou časově aktuální. Účinnost je navržena plovoucím datem, protože s ohledem na implementační lhůty je to v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí tak, že tato lhůta byla prodloužena na dva roky.

Kromě toho navrhuji úpravu přechodného ustanovení a ustanovení o účinnosti, neboť zase již nejsou časově aktuální. Účinnost je navržena, v uvozovkách, plovoucím datem, protože s ohledem na implementační lhůty je nezbytné, aby zákon nabyl účinnosti co nejdříve.